Bavíme se o čisté částce.

Její implementace je hodnocena jako efektivní. Zaměstnanci nemusejí podávat žádost o podporu, pouze informují zaměstnavatele, že jsou nakažení, v rámci neschopenky, zaměstnavatel neprochází žádným administrativně složitým procesem, pouze si příspěvek odečte z odvodů.

To znamená, když není nákaza, náklady nevznikají. A tímto vás prosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o jeho podporu. Velmi děkuji. Děkuji, paní ministryně, za přednesení návrhu. A nyní, výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 50/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Jan Bauer, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo.

Proto mi dovolte jenom informovat vás, že tímto sněmovním tiskem se zabýval výbor pro sociální politiku dnes dopoledne. Přijali jsme usnesení, které máte všichni před sebou. V něm za prvé navrhujeme, aby se konala obecná rozprava, za další, aby se vedla podrobná rozprava, za další navrhujeme, aby jednání k tomuto návrhu zákona bylo ukončeno nejpozději do 19 hodin dnešního dne, a za čtvrté a to je to klíčové doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě ve znění těchto pozměňovacích návrhů.